Děkuji.

Chce někdo hlasovat o proceduře? Pro jistotu ano. Rozhodneme v hlasování číslo 42. Kdo souhlasí s navrženou procedurou?

Děkuji vám. Procedura byla schválena. Pane zpravodaji, stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Stanovisko? Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko? Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo schváleno. Můžeme přikročit k hlasování zákona jako celku.